Legislativní pravidla vlády upravují přípravu návrhů zákona, který má být projednán v legislativní nouzi takto cituji: Článek 17 odst.

b) návrh zákona vypracovává v případech, kdy je jinak k tomu příslušný jiný ústřední orgán státní správy, vládou určené ministerstvo; c) návrh zákona se zašle k připomínkám připomínkovým místům uvedeným v čl. 1 a za podmínek v nich uvedených; považujeli to orgán, který návrh zákona vypracoval, za potřebné, zašle návrh zákona k připomínkám i dalším připomínkovým místům; lhůtu pro sdělení připomínek stanoví člen vlády, který návrh zákona k připomínkám zašle; Vládní návrh zákona zasílá předseda vlády předsedovi Poslanecké sněmovny a současně k informaci předsedovi Senátu a prezidentu republiky. Je tedy zřejmé, že se jedná o zcela nedostatečnou přípravu zákona, který má dle návrhu tohoto pandemického zákona, jak byl předložen Sněmovně, na dobu neurčitou. Je to zajímavě... Potvrdila předsedkyně Poslanecké sněmovny z TOP 09 Markéta Pekarová Adamová při argumentaci ve prospěch pandemického zákona, že tady nemůžeme mít nouzový stav několik let.

Kdo to nechal změnit? A proč vlastně? Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny doporučil novelu pandemického zákona s účinností do listopadu 2022.

Děkuji. Přihlásím se ještě jednou. Také děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ovšem ke zrušení vždy došlo až poté, co se těmi nezákonnostmi naši občané museli řídit. Tedy řadu měsíců tu panoval nezákonný režim.

Já k tomu mám ještě jednu poznámku, k nebezpečí podobných přístupů.

Děkuji. Tak jenom připomínám, že...

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené torzo vlády. Prosím, neskákejte mi, paní ministryně, prostřednictvím pana předsedajícího, do řeči.